Děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, my jsme hrdí na to a máme být pyšní na to, že tedy pomáháme Ukrajině. Je to v pořádku samozřejmě, protože lidem, kteří utíkají z míst konfliktu, se má pomoct. Nicméně tady žijí čeští občané, jsou to čeští senioři a ty naopak připravíme o peníze, na které mají nárok. Já tomu tedy nerozumím. Já nevím, jaký nárok mají nově příchozí k nám do České republiky. Podle toho, jak se tváří vláda, pravděpodobně mají daleko větší nárok než občané České republiky. Takže je to asi otázka priorit.

Tady před konfliktem pracovalo více jak 100 000 Ukrajinců. Ti tady pracovali, už tady bydlí, mají tady povolený dlouhodobý pobyt a ti samozřejmě odvádí do systému.

A nyní je na řadě pan ministr Marian Jurečka, připraví se pan místopředseda Jan Bartošek. Děkuji.

Paní ministryně obrany to minulý týden zveřejnila jasně. A vy to víte.

To není z veřejných zdrojů, nemá to co do činění s českým občanem.

Plus další dodávka techniky, kterou Česká republika obdržela nebo ji obdrží.

Děkuji za dodržení času.

Co to tady manipulujete?

Já děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěla věcně zareagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra práce a sociálních věcí.

A nepodpořilo ji proto, že ministr práce a sociálních věcí nebyl schopen do tohoto právního předpisu již zakomponovat zpřísnění podmínek pro vyplácení humanitární dávky. A přinesl to až o několik měsíců později, to znamená, že to bude platné a účinné až od dubna. A mohlo to být platné a účinné již od ledna. To je, pane ministře práce a sociálních věcí, pravda. Druhá věc. Když tady stojí pan ministr vnitra, který tady říká, jak skvěle to zvládl, myslím si a znovu říkám, že se na tom podílelo mnoho lidí a včetně občanů, kteří si zaslouží obrovské poděkování, a další, hasiči, policisté, zdravotníci, starostové, hejtmani a tak dále, nechci na nikoho zapomenout ale pan ministr vnitra měl na starosti registraci.

Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Dobrý den.

Tak jenom když si vezmeme z médií, sami jste uvedli, že ukrajinská pomoc vás stála 28,5 miliardy. Paní Černochová řekla, že dodala zbraně za 10 miliard.

Vy jste se o to ani nepokusili. Vůbec tomu nerozumím.